Stejně tak lze považovat za nezbytné zvýšení finančních prostředků v oblasti důchodových dávek, kde s ohledem na vývoj ekonomiky je dobré disponovat určitou rezervou, ale hlavně je třeba zvyšovat penze nízkopříjmových důchodců, kteří žijí pod hranicí existenční chudoby, a to jak starobních, tak invalidních důchodců.

Část této sumy, zmíněných 27 mld. korun, je financována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu. Tato dotace se stále skokově zvyšuje.

I proto navrhuji snížení tohoto ukazatele o 800 mil. korun, což je zhruba hodnota jeho plánovaného meziročního navýšení. Tuto částku navrhuji převést do výdajového ukazatele rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, neinvestiční nedávkové transfery, a to primárně do oblasti sociálních služeb zajišťovaných orgány místní správy, což je segment, který je v posledních letech pravidelně podfinancován, resp. segment, kde již zhruba v polovině roku docházejí finanční prostředky rozpočtované na zajištění základních funkcí, které má vůči občanům ohroženým sociálními riziky poskytovat.

Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten. Než mu dám slovo, přečtu omluvu. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se přihlásil k písemnému pozměňovacímu návrhu k tisku 605. Dovolte mi, abych ho krátce zdůvodnil.

V případě, že přesunutí předmětných prostředků má vliv na průřezové ukazatele výdaje stejné kapitoly 314, dotčené ukazatele se analogicky upravují. Odůvodnění. Účelem pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky v rámci jedné kapitoly Ministerstva vnitra České republiky z rozpočtových položek, které jsou určeny na výzkumné a inovativní projekty zaměřené na boj s extremismem, ve prospěch složek, které podpoří materiální vybavení Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.

Používají se například na výzkum a zpracování studií o extremismu včetně podpory experimentálního vývoje a inovací v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že tyto částky jsou čerpány každý rok v této brutální výši, myslím si, že je načase se rozmyslet, co je cílem, a jestli tedy skutečně tyto prostředky nepřesunout na nějaké hmotné věci, které policie i hasičský záchranný sbor využijí. S ohledem na nízkou míru informovanosti nejen veřejnosti, ale také zákonodárců, není zřejmé, zda jsou prostředky vynakládány efektivně, jaké jsou výstupy výzkumů a zda jsou vůbec aplikovatelné v praxi. Navíc je důležité upozornit, že na krytí bezpečnostních rizik státu a jeho občanů, ochranu národních zájmů, na boj s projevy extremismu se již vynakládá dostatečné množství prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu, a proto není důvod, aby objem prostředků neustále narůstal. V rámci stejné kapitoly Ministerstva vnitra České republiky by mělo být prioritou posílení ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku občanů, a proto se navrhuje, aby prostředky určené především na výzkum a studium se přesunuly rovnoměrně do rozpočtových ukazatelů oddílů Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Částka ve výši 250 mil. korun pro každý z těchto útvarů by jim umožnila nakoupit odpovídající materiální vybavení, zejména výškovou techniku v případě hasičského sboru, protože tam jsou některé žebříky staré třicet let, už to pomalu jde mezi veterány, a dále potom vozový park a speciální vybavení pro zásahovou jednotku a útvar rychlého nasazení policie, protože jim chybí, je zastaralé a to jediné vozidlo, které mají, musí startovat tři hodiny před zásahem, takže je v podstatě k ničemu. Není zřejmé, v jaké položce kapitoly Ministerstva vnitra České republiky se alokují přidělené finanční prostředky, proto je do návrhu vloženo legislativně technické ustanovení, že pokud jsou dotčeny jakékoliv průřezové ukazatele, tyto se adekvátně upraví. Proto vás tedy žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. S přednostním právem vystoupí pan poslanec Farský. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu dvou pozměňovacích návrhů.